Bude následovat třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona, které jsem právě zahájil.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane zpravodaji, vážený pane ministře, já jenom krátce připomenu ty tři své pozměňovací návrhy. Skutečně krátce.

A nakonec se jedná o to, aby bylo postaveno najisto, že pokud se volič rozhodne využít tohoto speciálního způsobu hlasování, tak úkony, které nutně k tomu musí učinit, aby mohl takto hlasovat, nejsou porušením té nařízené karantény nebo izolace. Děkuji za pozornost. Děkuji. Tedy prosím zpravodaje, pana poslance Marka Výborného, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.